Takže ještě jednou děkuji za případnou podporu a pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Dovolte mi, abych i já řekl několik slov k vládnímu návrhu zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, kterému zkráceně říkáme lex Ukrajina. Je možné, že něco z toho, co budu říkat, už bylo řečeno, ale opakování matka moudrosti. V první řadě je třeba zdůraznit to, že změny, které tento návrh vnáší do procesu administrativy a některých pravidel organizace a řízení uprchlické vlny z Ukrajiny, přichází velmi pozdě, skoro čtyři měsíce po vypuknutí této krize, a jde v podstatě ve všech případech o změny a návrhy, které jsme v hnutí SPD přednášeli ve veřejných diskusích i zde ve Sněmovně právě již od konce února letošního roku, kdy tato krize začala. Jednalo se zejména o nastavení jasných pravidel důkladné registrace a lustrace příchozích uprchlíků a nastavení takových podmínek a pravidel sociální a finanční pomoci uprchlíkům, které zamezí jejich zneužívání na úkor českých daňových poplatníků, kteří ji sami financují a zároveň se v důsledku raketově rostoucí inflace a základních životních nákladů dostávají do těžkých existenčních problémů.

Chybná vládní politika vedla k negativním důsledkům, ke zneužívání sociální pomoci, ke vzniku fenoménu takzvané dávkové turistiky a k tomu, že se skutečnými válečnými uprchlíky se vezou i vyložení ekonomičtí migranti, kteří tuto pomoc pouze využívají a zneužívají. Vrcholem pomyslného ledovce je to, že vláda jednak vůbec neví, kolik válečných uprchlíků se zde fakticky nachází, jelikož odhady a údaje se liší o vysoké desítky tisíc, což má naprosto katastrofální vliv na jakékoliv plánování ubytovacích kapacit, míst ve školách, ve školkách, na kapacity zdravotního systému a hlavně to znamená vyhazování obrovských prostředků ze státního rozpočtu bez reálného podkladu a důvodů. Liknavý postup vlády vedl k tomu, že náš sociální systém zneužívají osoby, které, což už opakovaně musela přiznat i sama vláda, nemají na statut válečných uprchlíků a na statut dočasné ochrany vůbec nárok.

A teď se dostáváme k novele lex Ukrajina, respektive k tomu, že v konání vlády v tomto směru panují velké vnitřní rozpory, že se fakticky ani vlastními zákony a záměry sama neřídí.